U stolku zpravodajů opět bude pan ministr zemědělství Miroslav Toman a zpravodajem garančního zemědělského výboru je v tomto případě pan poslanec Josef Kott. Ve druhém čtení nebyly předneseny ani návrhy na zamítnutí, ani pozměňovací návrhy. Garanční výbor se tímto návrhem zákona nezabýval, protože tak rozhodla Sněmovna ve druhém čtení. Ptám se pana ministra, jestli si přeje vystoupit. Nepřeje si vystoupit. Takže otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Pan zpravodaj se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.